Ostatně jak řekl správně kolega Foldyna, občan prostě není voda.

Tolik k mým pozměňovacím návrhům. Děkuji všem, co poslouchali. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Veselý.

Děkuji. Další do podrobné rozpravy pan poslanec Grospič. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 827, který jsem načetl do systému.

Já vám děkuji. Dále do rozpravy pan poslanec Kolovratník. Tak já se, kolegyně a kolegové, hlásím ke svým třem pozměňovacím návrhům, jak jsem avizoval v té obecné rozpravě.

Po vzájemné dohodě nově nevyjímáme z té územní koordinace liniové stavby, ale naopak ubíráme drobné stavby typu studny, drobná občanská vybavenost, scelování pozemků apod., čímž bychom tedy měli těm pracovníkům dotčených orgánů úřadu uvolnit ruce pro to, aby se věnovali těm významným stavbám.

A do třetice pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, má číslo 811 a je to drobná pouze technická úprava té přílohy, lepší definice železničního uzlu Ostrava. Já vám také děkuji a mám zde faktickou poznámku pana poslance Kupky. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jenom krátká reakce na ten pozměňovák, který se týká stavebního zákona, o kterém byla dopoledne řeč, protože ten pozměňovací návrh vyjímá z povinnosti zajistit si závazné stanovisko orgánů územního plánování soubory staveb, vlastně soubory staveb konkrétně vyjmenované.

Jenom bych chtěl zároveň dokumentovat, že pokud toto vyjímáme, nepochybně tam zůstává celá řada stejně unikátních staveb, drobných a nevýznamných, pro které to závazné stanovisko pořád potřeba bude.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče, a ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Prosím, s faktickou, nebo do rozpravy? Do rozpravy, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.